Opravdu nám stojí podpora vinařů za ztráty na lidských životech?

Argumentace, která tu zazněla od pana senátora ohledně užití silnic třetích tříd a samozřejmě i nižších, promiňte, nezlobte se, ale zdá se mi to komické.

Nutné je hlavně dodat, že většina návrhů argumentuje západními zeměmi z pohledu povolení určitého množství alkoholu v krvi, ale bohužel zapomíná na daleko tvrdší postihy při spáchání přestupků zaviněných pod vlivem alkoholu, a to vůbec nehodnotím zavinění dopravní nehody.

Přečtu omluvu. Nyní máme dvě faktické poznámky. Prosím, vaše dvě minuty. Dobrý den, dámy a pánové. Je to v podstatě velice podobný problém jako u zákona o vnitrostátní plavbě, kdy jsme chtěli vodákům povolit aspoň to jedno pivo. A já si myslím, že se dostáváme opět do podobné situace, která tady byla předtím. To, že tady máme vystavěné vinařské cyklostezky a další cyklostezky, které jsou poměrně bezpečné a kde bychom chtěli neustále kriminalizovat lidi, kteří si dají třeba to jedno pivo nebo dvě deci vína někde ve sklípku, to mi připadá opravdu velmi špatné, a to hlavně i z toho důvodu, že my tady říkáme, jaké jsou následky v případě toho, že ten člověk se nějakým způsobem zraní nebo zraní někoho jiného, ale na druhé straně jsme schopně tolerovat, že někdo, kdo je závislý na alkoholu, řídí Evropskou unii.

Děkuji za pozornost. Děkuji také za dodržení času. Připraví se pan poslanec Blaha. Děkuji za slovo, pane předsedající. Chtěl bych stručně reagovat na kolegy, kteří upozorňují na to, co hrozí, když se tento zákon přijme. Když jsou rozumní, tak jedou skutečně po těch silnicích třetích tříd a houby se děje. Takže si myslím, že schválit tenhle zákon a povolit jedno pivo na silnicích třetích tříd a na cyklostezkách je naprosto adekvátní. Přestaňme kriminalizovat úplně normální chování, které nikoho neohrožuje. Děkuji. Vaše dvě minuty.

Tady jde o to uvolnit ruce policii, aby se mohla věnovat skutečným problémům a nemusela šikanovat lidi, kteří fakticky nic nedělají a mají svůj osud ve svých rukou.

Takže prostě jde i o kapacity policie, aby skutečně řešila to, co má, a zbytečně nešikanovala lidi, kteří nikomu nic nedělají.

Vaše dvě minuty, prosím.

Takže tady skutečně to, že lidé si občas dají pivo na kole, ta společenská nebezpečnost je poměrně malá. A znova opakuji, je to součást života spousty lidí, mladých, starých, nevím jakých, kteří někam jedou na kole, a protože nejsou autem, tak si dají jedno pivo nebo dvě a jedou spořádaně domů. Ale jaksi tu bezpečnost tlačit až donekonečna prostě nejde, protože to není jediná hodnota lidského života. Děkuji. Prosím. Děkuju za slovo. Máme dneska birelly a nealkoholické nápoje, takže osvěžit se jistě cestou můžou.

Děkuji.